Já se ptám, co bránilo a brání všem dosavadním vládám, že po ta desetiletí elektronizaci státní správy u nás úspěšně bránily.

Loni například Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že Ministerstvo práce a sociálních věcí při budování systému na výplatu dávek mnohonásobně selhalo a byla způsobena škoda nejméně ve výši 737 milionů korun, přičemž šlo jen o čtvrtinu kontrolovaných projektů, takže škody budou asi větší, přičemž tady je potřeba zdůraznit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí za posledních šest let v drtivé většině vedlo ČSSD a chviličku také zástupce hnutí ANO, takže tam je ta plná odpovědnost. Přitom tam, kde vláda peníze utápí, dokáže jiný profitovat a přinášet zemi prospěch. Přeji nám všem, aby se to vláda naučila. Stát v mnoha ohledech stále více lidem komplikuje život a předkládaný návrh, jehož je SPD spolupředkladatelem, konečně směřuje přesně opačným směrem. Takže doufám, že návrh teď v závěrečném třetím čtení odsouhlasíme a že uděláme krok k digitalizaci státní správy. Děkuji za pozornost.

Dobré dopoledne. Dámy a pánové, pane předsedající, já nebudu mluvit dlouho. Já dnešní den i za Sněmovnu, za všechny poslance, kteří se s námi na přípravě tohoto zákona podíleli, zástupci komerčního sektoru, ministerstev, já to beru jako takovou malou oslavu, že tento zákon je dnes ve třetím čtení, že se nám podařilo s ministerstvy nakonec připravit i ten komplexní pozměňovací návrh, na kterém jsme se všichni shodli, že strany podepsaly memorandum a už v rozpočtu na příští rok nakonec Ministerstvo financí uvolnilo 450 milionů na projekty, které se týkají digitalizace. A já doufám, že to memorandum, které jsme podepisovali v březnu protože mít zákon, podle kterého teď budeme pět let digitalizovat, je jedna věc, ale zohlednit potřeby digitalizace v následujících letech i finančně je věc druhá a je důležitá že to memorandum, kde byli zástupci všech stran, kde pravděpodobně řada z nich bude i v dalším volebním období ve Sněmovně, je platné a že dnes tím schválením zákona i s výhledem tím, že stejné zastoupení stran v Senátu tento zákon bude podporovat, že v následujících pěti letech přesně podle katalogu služeb a plánované digitalizace realizujeme to, co nám tento zákon předepisuje. Já vám všem děkuji ještě jednou za práci na přípravě této legislativy a děkuji i za podporu ve třetím čtení důležitých pozměňovacích návrhů. Připraví se pan poslanec Martin Kupka. Já jsem chtěl jenom zopakovat to už notoricky známé, že tento zákon je přelomový v tom, že se mění to paradigma, kterým pohlížíme na digitalizaci.

My musíme mít tak kvalitní služby, aby je občané sami chtěli používat a řekli si: to jsme rádi, že jsme si ušetřili čas, energii, nervy, a na druhé straně aby i naši úředníci nebyli frustrovaní neustálým razítkováním na podatelně nebo podobně a mohli se věnovat smysluplnější činnosti, jako třeba pomoci těm složitějším případům. Je třetí čtení, tak si dovolím jenom mírně rekapitulovat své pozměňovací návrhy. Všech pět pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, podpořila Rekonstrukce státu. První pozměňovací návrh E1.

Pozměňovací návrh E3 zavádí docela logickou věc.